A koneckonců, na tom je postavena celá medicína. Nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, zvládl bych to i ve faktické poznámce. Já jsem jenom chtěl říct tři krátké komentáře. První. Opakovaně tady zaznělo, že to nedělali předchozí ministři.

Neznamená to, že když něco dělá někdo, tak ten druhý to bude dělat taky.

Ten první příklad, který mě v tomto napadl, je, že za vlády Andreje Babiše do zdravotnictví nateklo velké množství peněz a vedlo to určitě ke zlepšení celkového zdravotnického systému. To znamená, že předchůdci to takto nedělali, a vláda Andreje Babiše tam ty prostředky do zdravotnictví dala. A druhá věc je, že vláda Petra Fialy si nechala sebrat... nebo ne sebrat, vzala zdravotnictví, a tím pádem i občanům 14 miliard korun. Děkuji. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, máte pravdu.

A druhá věc, co jsem chtěl říci: já jsem podrobně studoval návrh toho nařízení Evropské unie a nikde tam není napsáno, že pacient bude mít možnost rozporovat anebo nesouhlasit s tím, že jeho data půjdou do sekundárního prostoru sdílení dat.

Děkuji. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

V době, kdy ze systému peníze bereme, to je ale nutné, protože musíme občany přesvědčit o tom, že to není na úkor právě čekacích dob a péče jim poskytované. A chci připomenout jeden fakt, že na Slovensku, na východ od nás, se významným způsobem zdvihly platy lékařů. A tady říkal pan doktor Janulík, ano, když poteče do nemocnic a k poskytovatelům zdravotní péče více peněz ze zdravotního pojištění, mohou si potom tito poskytovatelé dovolit lékařům přidat.

Děkuji, pane poslanče. Pan ministr vystoupí. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedající.

A přesto nikdy neřeknu, že je to chyba, vaším prostřednictvím, nepřítomného pana poslance, bývalého premiéra Babiše, nebo mých předchůdců na Ministerstvu zdravotnictví.

Osobně ten horizont odhaduji na horizont několika let, čtyř, pěti, šesti let, než se dopracujeme k závěru. A tady bych si dovolil jenom drobnou poznámku.